Zachování pracovních návyků u lidí, kteří nemohou dlouhodobě najít práci a přitom jsou způsobilí pracovat, považuji za zcela zásadní moment. Pojďme ale prosím předkládanou novelu zákona schválit v takové verzi, která nebude nahrávat lidem vypočítavým, myslím tím ve verzi bez zbytečného množství kliček a výjimek. Například proplácení nákladů spojených s hledáním práce považuji za nereálný a administrativně velice náročný návrh. Nedokážu si představit, jak by docházelo k ověřování každého takto předloženého výdaje, že byl vynaložen skutečně za účelem hledání práce. Navíc si myslím, že to do oblasti hmotné nouze vůbec nepatří, protože se tu nebavíme o zprostředkování zaměstnání jako takového, nýbrž o zajištění základních životních potřeb. Proto také předložím pozměňovací návrh, který tento bod v návrhu zcela zruší. Naopak považuji za důležité, aby dostávali příspěvek na pořízení ochranných prostředků a pracovních pomůcek organizátoři veřejné služby, tedy přímo obce. Toho se týká můj další pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím. Na závěr bych se chtěla vyjádřit ještě k příspěvku na živobytí, který bývá dle mých poznatků z praxe často zneužíván. Někteří příjemci si za něj pořizují cigarety, alkohol apod.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vypusťme do světa jednoduchou a srozumitelnou novelu založenou na osvědčených zkušenostech. Pomozme dostát tomu, aby se v České republice vyplatilo pracovat, nikoli pobírat sociální dávky. Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně paní zpravodajky. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a zahajuji tedy rozpravu podrobnou, do které se taktéž jako první přihlásila paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.